Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuju, pane poslanče.

Když to někdo podá mimo ten formulář víte, že to je jakési vodítko, že právě chceme pomoci, chceme metodicky pomoci.

To je běžná praxe, kterou děláme u každé věci, kterou zavádíme.

A já jsem zvolil tu druhou variantu, to znamená, že jsem vydal nové mimořádné opatření, které bylo bez vady, aspoň podle našich právníků, a které udržovalo stav té bezpečnosti, kterou nám doporučili epidemiologové. Takže po odborné stránce si myslím, že je to naprosto v pořádku.

Základním prvkem, jak už jsem říkal na začátku, je omezení setkávání se potenciálně infekčních osob, a to jsme my všichni tady a to jsou všichni ti, kteří nás třeba teď poslouchají. My se musíme snažit ty rizikové kontakty oddělit.

Takže to je můj medicínský pohled, samozřejmě propojený se stanovisky právníků. Jestli se ptáte, jestli jsem to konzultoval třeba s policií, samozřejmě, konzultoval jsem to s panem vicepremiérem Hamáčkem a ministrem vnitra a ten mi sdělil, že v tomto případě Ministerstvo vnitra, a on tedy osobně ve vládě, respektuje rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. Vnímám to tak, že chápe situaci tak kritickou, jaká je. Uvědomme si, že ta čísla, co se týče nových případů, co se týče hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, jsou v této situaci ta nejhorší, která jsme měli na podzim, takže to není na nějakou zábavu.

Já jsem hovořil o tom, že jsme dostali předžalobní výzvu na to předchozí mimořádné opatření, a bylo mi řečeno také, proč protože tam nebyl dostatečně zdůvodněn důvod, proč chceme občany omezit jako ministerstvo.

A já si nějak ani nedovedu představit právníka, který by v této situaci se rozhodl a tlačil nás do toho, abychom zcela rozvolnili situaci a zvýšili extrémně riziko toho, že budeme zase muset udělat lockdown. Ale samozřejmě ode mě nečekejte výklad práva, výklad práva je na někom jiném, dokonce ani ne na právnících. Upravilo ministerstvo ve světle vyjádření Policie České republiky výklad jednotlivých ustanovení? My předpokládáme, že i výklad Policie České republiky je prakticky v souladu s naší představou, jak by to mělo fungovat.

Ale myslím si, že to, co jsme udělali, je signálem pro nás všechny, že ideální je takovouto situaci doma nezpůsobovat. Takže znovu říkám, situace není dobrá a jenom ti největší furianti by si doma udělali mejdan. Tak to prosím nedělejte a nečekejte na to, jestli policie přijde, nebo nepřijde. Myslete hlavou a rozhodněte se naprosto svobodně, ale rozhodněte se tak, jak už jsme postupovali za poslední rok. A já myslím, že většina z nás perfektně ví, jak se chránit.